Nezlobte se na mě, ale já pro to opravdu nevidím žádný důvod.

Tady mohla vláda rychle zasáhnout. Možná zvážit i legislativní nouzi. Ale protože bylo před prezidentskými volbami, nenašla k tomu odvahu. Zabránilo by se tak velkým škodám, ale hlavně velké nespravedlnosti. Tak které škody chcete řešit a které škody nechcete řešit? Děkuji vám za pozornost. Také děkuji za dodržení času, a s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Jurečka. Ale pana ministra nevidím. Můžeme tedy k dalším přihlášeným a to je paní poslankyně Maříková.

Vláda zcela účelově využívá ustanovení zákona o stavu legislativní nouze k tomu, aby omezila práva opozice při projednávání tohoto vládního návrhu zákona a silou ho protlačila.

Taková mimořádná situace však nenastala. Doposud probíhal zcela standardní legislativní proces, a pokud vláda tvrdí, že se při projednávání zákona dostala do časové tísně, způsobila si ji výhradně sama tím, že zákon předložila Sněmovně velmi pozdě.

Česká národní banka predikovala, že celková meziroční míra inflace bude 16,5 %.

Ani jedno není splněno.

Nejen proto, že tento režim dramaticky omezuje parlamentní debatu nad vládními názory zákonů, ale i proto, že tento režim zpětně legitimizuje stav, v němž vláda předkládá Parlamentu návrhy zákonů, které nebyly dostatečně diskutovány a jejichž dopady a souvislosti nebyly dostatečně vyhodnoceny.

Může to mít i intenzitu protiústavnosti, upozornil s tím, že takto schválený zákon by mohl Ústavní soud zrušit, což by způsobilo další zmatky.

Problematická se jeví právníkům také retroaktivita zákona.

Také děkuji, paní poslankyně. A další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Kolovratník. Tak prosím, vašich deset minut. Tak dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já těch svých deset minut využiji efektivně a rozdělím to vystoupení do tří částí. V první části se musím vyjádřit k mému pohledu na omezení mých ústavních práv, výkonu zákonodárce, výkonu poslance, v druhé části se budu věnovat obsahu toho projednávaného zákona, ve třetí se vám pokusím navrhnout nějaké řešení, jak z celé té věci ven. Na úvod svého vystoupení tady veřejně před vámi a před kamerami konstatuji, že jsem byl ne omezen na svých ústavních právech, ale že má ústavní práva zákonodárce v tomto týdnu byla znemožněna. Bylo mi znemožněno je vykonávat. A opřu toto tvrzení o argumenty. Já jsem postupoval v souladu s ústavou, se zákonem a s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.